Vážené dámy a pánové, žádám o zařazení mimořádného bodu na program schůze Poslanecké sněmovny s názvem Přijímání migrantů českou vládou a výzva k odmítnutí bezvízového styku pro Turky. Rád bych tímto bodem doplnil již odsouhlasený nový bod dnešního programu, který si prohlasovala vládní koalice. Musím na adresu Sobotkovy vlády říci, že ani chytrá horákyně by to nevymyslela lépe. Vládní koalice si na dnešek sama sobě zařadila bod, který má před krajskými volbami přesvědčit voliče, že koaliční strany jsou proti přijímání migrantů a proti neregulovanému vstupu islamistů z Turecka. Absolutní opak je však pravdou. Vláda migranty přijímá, a dokonce odsouhlasila bezvízový styk Turecku a podporuje sbližovací jednání mezi Evropskou unií a Tureckem. Uvidíte za malý okamžik, že mám pravdu. Nic se totiž nemění na rozhodnutí Sobotkovy vlády nelegální africké, arabské migranty a migranty z nekompatibilních kultur přijímat. Vláda už příchod několika tisíc migrantů odsouhlasila a kontinuálně migranty do České republiky přijímá. Bude tomu tak i nyní během celého podzimu. Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD s tímto jednáním vlády samozřejmě absolutně nesouhlasí. Sobotkova a Babišova vláda před týdnem odsouhlasila další půlmiliardu na trvalou integraci těchto migrantů do České republiky. Přitom všichni dobře víme, že integrace lidí, kteří po staletí žili a žijí v jiné kultuře, v jiném kulturním a hodnotovém systému, je nemožná. To ukazují zkušenosti ze všech západních zemí. Vláda je slepá a hluchá.

Vzpomeňme jen, že vojensky napadlo i jiného člena NATO, Řecko, a dones vojensky okupuje další zemi Evropské unie, Kypr. Dámy a pánové, navrhuji jako nový bod programu bod, na kterém bychom prodiskutovali a schválili výzvu Sobotkově vládě, která bude vyjadřovat skutečnou vůli občanů a bude mít i reálný význam. Navrhuji diskutovat v rámci odsouhlaseného bodu, který navrhuji, o tomto textu rezoluce, který navrhuje naše hnutí SPD: